Nyní pan kolega Farský.

Řekl jsem to možná ve zkratce, ale možná jsem to neřekl dost přesně a žádá si to konkretizaci. Prostě když se tady bavíme o tom, že je potřeba podporovat venkov, že je potřeba podporovat pracovní místa, zaznívají zkazky o tom, že bychom tam měli dotovat podniky, obchody, aby tam byly otevřené, aby tam zůstal společenský život, tak ta cesta je vcelku jednoduchá. Pokud budou zůstávat finance v těchto regionech prostřednictvím podniků, které tam zaměstnávají lidi, tak k obnově venkova přirozeným způsobem dojde bez nutnosti nalévání dalších dotací, pouze se smysluplným nasměrováním těch současných dotací. Nyní pan poslanec Benešík, faktická poznámka. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom co se týče našeho obranného rozpočtu a závazků vůči Severoatlantické alianci, to je skutečně záležitost českého rozpočtu, záležitost rozpočtu České republiky. To s Evropskou unií vůbec nesouvisí. To, že na svoji vlastní obranu vynakládáme zhruba polovinu toho, co jsme se sami zavázali, je pravda. Asi bude trvat nějakou dobu, než toto napravíme, protože občané České republiky, pokud něco skutečně potřebují od státu, tak je to zajištění bezpečnosti. Ale co se týče rozpočtu Evropské unie a vůbec programů, které jsou financovány z rozpočtu Evropské unie, ten právě pamatuje i na vědu, výzkum a inovace právě v obranném průmyslu. Takže to je záležitost, která má souvislost s tím, co projednáváme. K tomuto se i výbor pro evropské záležitosti této Sněmovny vyjádřil velmi pozitivně.

Já jsem chtěl jenom navázat na svého předpředřečníka, který tady zmiňoval společné obranné výdaje.

Tohle by se mělo změnit.

Já bych jen velice krátce reagoval na některá vystoupení kolegů poslanců. Asi pan poslanec Jurečka neslyšel to, že jsem řekl, že poprvé má česká vláda vícero priorit.

Ohledně daňových rájů, já s vámi, pane kolego Michálku, souhlasím. Ale zapomněl jste na to, že jakákoliv daňová změna si vyžaduje souhlas všech členských států.

Takže já s vámi souhlasím.

Protože neříkáte pravdu, že unikají nějaké desítky miliard.

Ano, tam je 5 mld. eur a my to podporujeme. My to podporujeme, doufejme, že i ostatní státy to podpoří.

Tomu rozumím.